Zároveň vám byl doručen návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Vás, kolegyně a kolegy, poprosím o ztišení. Informuje nás pan poslanec o jednání výboru a přednese také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Výše odměn byla samozřejmě stanovena na základě rozsahu skutečně odvedené práce jednotlivých členů kontrolní rady Grantové agentury a já doporučuji stanovit tyto odměny v souladu s dříve předloženým usnesením.